Cílem našeho návrhu je též ukončení praxe, aby pro některé subjekty čerpání dávek bylo výhodným byznysem, ukončení nebo alespoň maximální omezení nemravného obchodu se sociálními dávkami v předražených a často zdevastovaných bytech a ubytovnách a také prevence proti vzniku a rozšiřování takzvaně vyloučených lokalit, které jsou ostudou našeho státu a v podstatě ostudou nás všech, kteří máme kompetenci ovlivňovat podobu našeho sociálního systému.

Je povinností nás volených politiků, abychom neakceptovatelný stav v oblasti zneužívání sociálních dávek změnili. Neexistuje žádná relevantní omluva nebo spíše výmluva, proč bychom to dělat neměli a proč bychom měli pokračovat v neudržitelné praxi pojetí sociálních dávek jako jakéhosi výpalného pro skupiny osob, které v jejich inkasování nalezly alternativu k poctivé práci, a jen ve jménu jakéhosi falešného klidu a strachu před tím, že po odebrání neoprávněně čerpaných dávek budou získávat prostředky trestnou činností. Ve jménu všech slušných a pracujících občanů, ve jménu všech poctivých zaměstnanců úřadů práce, kteří v nelehké pozici hájí zájmy státu, za což jim velmi děkujeme, moc vám děkujeme za pozornost a za spolupráci a úplně ze všeho nejvíc vám děkujeme za hlasy, vážení kolegové a kolegyně, kterými náš návrh nyní podpoříte. Děkuji.

To je potřeba zdůraznit a je potřeba si říct, že je to tam dobře paragrafově schováno.

Já se pokusím zdůraznit tu hlavní věc.

A jestli chceme řešit to, že kontrola a vymáhání dodržování práceschopných lidí nefunguje, prosím, řešme to, ale nezasedávejme si, nezaklekávejme na ty, kteří za svou situaci nemohou.

A jedna souvislost, která tady musí zaznít velmi hlasitě.

A já tady chci apelovat na všechny, kteří se zaštiťujete podporou dětí a jejich ochranou, myslete prosím na to, že právě tento návrh bohužel nepodporuje prevenci, nepodporuje to, aby rozumně nastavený systém dávek umožnil rodinám, které se snaží starat o své děti, aby to zvládly díky pomoci státu, aby si zvládly udržet bydlení.

Čili nejenom bydlení, ale i živobytí jídlo, základní potřeby.